Dále chceme pokračovat v projektech zaměřených na prevenci kriminality dětí a mladistvých, v prevenci recidivy a ochraně ohrožených a zvlášť zranitelných skupin obětí trestné činnosti. Podporovat více projektů prevence kriminality v roce 2015 nám umožní mj. rozhodnutí navýšit prostředky na prevenci kriminality v obcích, krajích, a to na projekty prevence kriminality o částku 5 mil. korun. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové.

Děkuji vám. Já vám děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu. Táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím. Je tomu tak. V tom případě končím všeobecnou rozpravu. Táži se, zda si chce vzít závěrečné slovo pan ministr nebo paní zpravodajka. Není tomu tak. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Táži se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování o usnesení tak, jak bylo přečteno.

Je to hlasování s pořadovým číslem 141, přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro návrh 106, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Tím končím projednávání tohoto bodu.